Tak šetříte!

Všichni snídali doma. Takže vy říkáte, že je nějaká soutěž programů, ale vy žádný program nemáte. Já se ptám vlastně, na co máte to programové prohlášení vlády. Já už jsem ho vyhodnotil dvakrát, vy jste ho nevyhodnotili ani jednou. To, co předkládáte, nemá vůbec nic společného s tím programovým prohlášením vlády a vůbec nic společného s vaším programem.

Zrušte všecky poradenské smlouvy. Co vám stále radí? Co vám radí?

Vy jste tady tvrdil, že jste něco zvládli, ale podle mě jste nezvládli vůbec nic.

Takže vy chcete od lidí, aby šetřili, vy berete lidem peníze. Sleva na jízdné. Teď zaměstnancům. Vůbec! Tam není jeden příklad. Cesty.

Ať chodí do zahraničí lidi skutečně, kteří přinesou nějaký byznys pro naši zemi, pro naše firmy a ne nějaké politické výlety na Tchajwan a tyhle nesmysly, které akorát přinášejí škodu a nic dobrého pro naše firmy nepřinesou. Takže vy nešetříte. Mluvíte stále, že my všichni máme šetřit. A vy dobře víte, že máte Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kolik tam máte majetku?

Šest set milionů to bylo ročně. Tak zkuste se na to podívat.

Stovky bytů. A ty synergie. Takže to jste také nechtěli. Takže vy nevíte vůbec, co je to šetřit. Nejdete příkladem a potom těžko můžete vlastně tohle požadovat od lidí. Jasně, tak já to nechci tady nějak zásadně komentovat.

Ano, školkovné. Jasně, pokud máte takové analýzy. Já jsem o tom mluvil. Já ani nevím, proč my jsme to neudělali, to byla chyba asi. Ano.

Nedá se to, je to absolutně mimo. Pokud někdo tvrdí, že se něco stane...

Mají nulu. Ale dneska naši lidi chodí nakupovat nejenom do Polska, ale i do Německa.

Ano, o tom se můžeme tady bavit.

Protože tady samozřejmě je strašně moc peněz, ano, a ty lidi někdo kupuje a potom je pronajímá.

Všechny ty projekty, které tam byly, vlastně se nepokračuje.

Vnitrostátní lety.

ČSA třetí nejstarší letecká společnost na světě, a tu jste zničili. To je vaše dílo tradičních demokratických stran. Podívejte se na LOT, který patří Polákům, a jak funguje. A my jsme to chtěli udržet ve státních rukou, ale bohužel je to pryč.